Dovoluji si doporučit, aby se k svému návrhu přihlásil ještě v podrobné rozpravě. Nyní v obecné rozpravě s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Birke. Prosím v podrobné rozpravě, tedy až skončíme podrobnou rozpravu. Další do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Daniel Korte.

Jedná se o text dodatkové tabulky, která zní: mimo dopravní obsluhy.

Můj pozměňovací návrh tedy tento zločin odstraňuje. Já jsem ho předkládal již na výboru, kde jsem s ním příliš neuspěl. Ministerstvo vypořádalo tuto připomínku, tento návrh, abych tak řekl, šalamounsky, a sice uznalo, že mám pravdu, ale na druhou stranu, že prý by to něco stálo takové ty tabulky hned obměňovat. V rozpravě podrobné se pak přihlásím k tomuto návrhu, který je zaveden v systému. Já děkuji panu poslanci Kortemu. Návrh, který rovnou zločin odstraňuje, to je určitě radost. Nicméně poprosím i pana poslance Korteho, aby se přihlásil k tomuto návrhu v podrobné, nikoliv v obecné rozpravě. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážený pane ministře, já bych se chtěl zeptat na jednu otázku vyplývající z úvodního expozé pana ministra dopravy ve druhém čtení, kdy oznámil, že většinu pozměňovacích návrhů hospodářského výboru bude podporovat s výjimkou asi dvou.

Já si nemyslím, že je současný stav špatný.

Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, tak skončím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pane ministře, máte zájem o závěrečné slovo? Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl reagovat na dvě otázky. První otázka od pana poslance Stanjury.

To znamená, jestliže policie sezná, že neexistuje dobrá objízdná trasa pro značku zákaz tranzitní dopravy, že tam mohou zareagovat na tu další věc, co jste říkal, jsem připraven reagovat tak, že pokud na těch místních komunikacích je, řekl bych, znalost místního orgánu správná, tak se pojďme bavit, zdali tam má být závazné stanovisko policie.

Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Děkuji za slovo. Já budu velice stručný. Potvrdím slova pana ministra, protože hospodářský výbor při projednávání k němu podaných pozměňovacích návrhů a po uskutečnění vypořádání Ministerstvem dopravy skutečně v § 40 odst. 4 písm. a), v § 40 odst. 5 reagoval na to, jakým způsobem Ministerstvo dopravy upravilo textaci původního pozměňovacího návrhu pana poslance Váchy, a hospodářský výbor toto znění s úpravou Ministerstva dopravy přijal do svého usnesení, takže je součástí již zmiňovaného usnesení v tisku 374/2. Já jsem to považoval za dobré dovysvětlit, že už v tom nějaké kroky byly učiněny. Pokud je budou samozřejmě poslanci považovat za nedostačující, tak mají ještě dneska prostor dále navrhnout další změny. Děkuji panu zpravodaji za jeho závěrečné slovo.

Nejprve se do podrobné rozpravy hlásí pan poslanec Jan Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych se přihlásil ke třem pozměňovacím návrhům, které jsou v systému.